Naše vláda a já jako bývalá, jako tehdy ministryně financí, delší dobu směřovala k limitu 2 milionů korun, tehdy to však ještě nebylo legislativně možné, bránila tomu evropská legislativa, a podařilo se za doby, kdy jsem byla ministryně financí, prosadit na půdě Evropské unie, aby se umožnilo členským státům navýšit tento limit od roku 2025.

My jsme ji chtěli, protože jestliže se živnostník věnuje své práci, tak ať se věnuje tomu, co umí a čemu rozumí, a naopak zjednodušme jim všechny ty administrativní věci, a já si neumím představit nic jednoduššího než to, co jsme zavedli.

To všechno vlastně odpadlo a naše vláda se snažila tím šetřit nejen čas a nervy podnikatelů, ale samozřejmě i tyto prostředky, o kterých jsem hovořila. A samozřejmě si řekněme na rovinu, že toto je výhodné i pro stát, protože stát tím pádem nevynakládá žádné kapacity, aby se zaměřoval na tyto podnikatele, protože si myslím, že to vůbec nebylo nijak produktivní a zbytečně to zatěžovalo ten aparát, který se může zaměřit jiným směrem, takže je to správné opatření.

Ale pro mě je nesmyslné zavedení těch nových pásem.

Tímto to narovnáme, děkuju.